Velice potěšitelná zpráva, že nikdo netěží víc, než odvádí například poplatky za vytěžený prostor. Za c. Zpracovatelský průmysl. Tam je to dokonce ještě horší, ta čísla, podle tvrzení zpracovatelů této analýzy.

To znamená, že ve zpracovatelském průmyslu se zřejmě tedy vykazují obrovské umělé náklady, zřejmě započítávání nějakých záležitostí, které vůbec nemají s podnikáním souvislost. A vyrábí se hodně výrobků načerno. Nevím, jestli tady máme černé dílny nebo je to podobné, jako je to při pěstování konopí za účelem výroby drog. Celkem oproti zemědělství, lesnictví a rybářství a zpracovatelskému průmyslu marginální jsou tyto úniky u výroby a rozvodů elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu, kde nevykázané příjmy v milionech korun jsou uváděny ve výši 216 milionů a nevykázané příjmy a nadhodnocené náklady v milionech 375 milionů. Zásobování vodou. Nevykázané příjmy v miliardách 2 miliardy 93 milionů a nevykázané příjmy a nadhodnocené náklady v milionech 3 miliardy 387 milionů. Z hlediska dalších položek, které budou násobně řádově vyšší, tak to zase není v intencích státního rozpočtu tak veliké.

A tam ta čísla jsou nejvíc alarmující.

Takže až se za chvilku dostane pan ministr financí a první vicepremiér této vlády... Pane místopředsedo, myslíte si, že byste mohl poslat poslance Komárka pryč z tohoto prostoru?

Poprosil bych, jestli by mohl odejít. Požádám předsedu klubu ANO pana Faltýnka, aby zjednal pořádek ve svém klubu mezi svými poslanci. Prosím, pokračujte. To znamená, tady vidíte tu absurditu. Obrovské aspoň podle zpracovatelů studie a samozřejmě pocitově to všichni cítíme... Jenom krátkou poznámku.

Ona míří na hospodské. Ona míří na drobné podnikatele, kteří mají statisícové, milionové odvody. Ale tady stavebnictví nic. Máte dva roky resort dopravy. Tak proč jste neudělali větší opatření, aby soutěže byly transparentnější? Zřejmě tu transparentnost si tato koalice a zejména resort, který má druhého ministra nominovaného hnutím ANO, tak jaké protikorupční opatření udělal ten spolek? Možná jediné: že se téměř nic nestaví, což je samozřejmě také jedna z cest, jak omezit daňové úniky. Takže znova podotýkám. Kdybych to sečetl, tak jsme na nějakých bez mála sto miliardách korun, které se odhadují, že jsou úniky ve stavebnictví. 35 miliard 138 jsou nevykázané příjmy, 45 miliard 334 milionů jsou nevykázané příjmy a nadhodnocené náklady v miliardách korun. Zase velmi výrazná položka. Nevím, jestli je tedy tak velký problém se zaměřit na tento sektor, více kontrolovat, provádět kontroly právě v tomto resortu, v servisech a podobně.

Doprava a skladování. Nevykázané příjmy jsou spočítané na 5 miliard 699 milionů a nevykázané příjmy a nadhodnocené náklady jsou 9 miliard 884 milionů.

Proč tedy prvně není útočeno na ty sektory, kde jsou spočítány, a já nepochybuji, že to někdo odhadl nebo spočítal kvalifikovaně.

Samozřejmě protože EET je párování faktur, ale ten efekt není jasný, jaký bude, dokonce Ministerstvo financí je tak schopné, že do dneška nemají podnikatelé ani tabulku, které všechny údaje tam mají mít. Zřejmě je to důvodem pečlivé analýzy, aby se do budoucnosti dala tato data komerčně využít, nebudu říkat, že zneužít. Další položka nebo sektor ekonomiky je informační a komunikační činnosti. Nevykázané příjmy a nadhodnocené náklady v milionech jsou 7 miliard 190 milionů korun. Zase samozřejmě honit, kdo co nezaplatil a vymyslel hlavou, tady beru, že to bude poměrně obtížné, kór v dnešní éře globalizace, kdy je volný pohyb lidí, kapitálu, globalizovaný trh s nemovitostmi a podobně.

Tam se dělají totiž jiné věci že se uměle nafukují náklady, a to se zpravidla odehrává už dneska outsourceováno nebo převedeno z českých kamenných domů do matek, aspoň minimálně v době krize bankovního sektoru, v době světové finanční krize se tak dělo a bylo to identifikováno.